Na rozdíl od heren ve městech a obcích, které lze plošně vymýtit, spotřebu alkoholu a cigaret zákazy ani daně neomezí. A jak kdysi prokázal americký ekonom Laffer, vysoké daně nepřinesou ani vyšší příjmy, pouze posílí motivaci spotřebitelů a podnikatelů systém obcházet.

Vysoká spotřební daň z lihu v České republice přímo stojí za oběťmi z tzv. metanolové aféry. Kdyby se podvodníkům nevyplácelo pančovat a prodávat načerno lihoviny, mrtví by dnes žili. Tak jako v případě obětí hazardu, jejich vrahem nejsou jen nenasytní provozovatelé výherních automatů, ale také stát, který vytváří podmínky, které k závislosti na hazardu vybízejí. A nejde jen o spotřební daně, ale také o plíživé zvyšování daní a poplatků ve všech oblastech, které tato vládní novela zákona přináší. Takže ještě jednou zdůrazním, abychom se nebavili jenom o alkoholu a tabáku, prostě tato vláda zvyšuje daně. Zvyšuje daně, protože naslibovali nemožné a teď se na to nedostávají peníze. Takže se zdražuje, bude se zdražovat a občanům se bude žít hůře. Budou si muset sáhnout více do peněženky. Je to tak, to je fakt.

A já se ptám, drahá vládo, drahá doslova, to je to, o co vám jde? Aby naše země byla ještě méně atraktivní pro investory? Aby život našich občanů byl ještě dražší? Aby rostla moc byrokracie, která bude muset čelit vyšší motivaci celého národa daně obcházet? To je přece přesný opak toho, co jste slibovali před volbami. Je to přece opak toho, k čemu jste se zavázali ve svém programovém prohlášení. Podvedli jste své voliče a berete jim peníze jen proto, abyste jim pak před volbami pár stovek přihodili na nějakém příspěvku. Vážená vládo, vážené dámy, páni ministři, nechte peníze lidem.

Omezte byrokracii, zaveďte nárokovatelné paušální daně, začněte hospodařit na ministerstvech efektivně a rázem máte desítky, možná i stovky miliard ročně navíc, které můžete občanům ponechat, a čím víc jim ponecháte, tím méně jim budete muset doplácet v nejrůznějších sociálních dávkách. Začněte se zbavovat chorobné závislosti na penězích občanů. Ale zásadně se lišíme v řešení takového problému. Děkuji za pozornost. Děkuji. Registruji váš podaný návrh.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já myslím, že dnešní hlasování o programu, tak jak proběhlo, jasně ukázalo, jak vládní koalice přemýšlí a řeší otázku lidí v nouzi. Měli jsme možnost jako dnešní první bod jednání na program zařadit možnost oddlužení dětí, pomoct lidem, kteří jsou v nouzi, mají problémy mnohdy nezaviněně. Je to bod, který je podporován napříč politickým spektrem, a tato vládní koalice místo toho, aby se rozhodla, že lidem pomůže svými hlasy, a má na to plné právo, zařadila jako první bod dnešního jednání daně. To znamená nikoliv pomoc, ale zdražení života v České republice. Osobně můžu říct, že mě to mrzí.

Já jsem přesvědčen, že úkolem každé vlády je především otázka pomoci lidem primárně. Otázka zvyšování daní je otázka politického rozhodnutí, já ho respektuji, ale v tento moment jste předřadili daň před pomocí potřebným v České republice. To, co se jasně ukazuje, je jedna zásadní věc. Poslanecké sněmovně se předkládá řada návrhů a řada z nich jde poslaneckou iniciativou. Je to standardní proces, který je v pořádku.

Který už jiný zákon by měl projít standardním legislativním procesem než zákon, který se týká daní?

Česká národní banka měla také připomínky, které nebyly vypořádány. Pod toto se chcete podepsat? Zaznělo zde ze strany pana ministra zdravotnictví, co všechno tato vláda dělá a chystá v oblasti závislosti a jak tedy těm lidem pomáhá. Víte, pane ministře, já jako terapeut jsem s lidmi, kteří prošli závislostí, téměř jedenáct let pracoval.

Jestliže přijde závislost, tak vás zcela ovládne a je úplně jedno, jestli chodíte v drahých botách anebo chodíte žebrat. A je úplně jedno, jakou budete mít spotřební daň, protože jestliže jste závislí, tak si holt na svoji drogu, ať už je to alkohol nebo cokoliv jiného, prostě ty peníze seženete. Ať už nelegální činností, krádeží, prostitucí nebo čímkoliv jiným. Prostě taková je realita ve světě závislostí. A jestliže se zde vláda holedbá, co všechno udělala, tak já si kladu otázku, jakým způsobem tato vláda podporuje organizace, především neziskové, které se podílejí na prevenci a léčbě. Věc je poměrně jednoduchá, dělají to neziskové organizace v sociálním sektoru, a jestliže se zvedaly tabulkové platy, tak právě těmto organizacím, které se zabývají prevencí a léčbou, se žádné peníze nepřidaly.